Děkuji za slovo.

Máme totiž jasná data o tom, jak souvisí bydlení v nevyhovujícím prostředí s tím, že rodina nezvládne péči a děti skončí v ústavech.

Právě proto tady stojím a ráda bych se Ministerstva práce a sociálních věcí zeptala, jak podporuje to, aby se právě těmto rodinám pomáhalo. V podstatě se dá postupovat dnes pouze na úrovni jednotlivých obcí.

Děkuji.

Děkuji. Prosím pana poslance Ferjenčíka.

Děkuji za slovo.

Myslím si, že tato praxe by se měla změnit, to za prvé, zrušením této povinnosti.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Vážená paní nepřítomná ministryně Schillerová, já bych se vás chtěl zeptat na otázku týkající se daně z nabytí nemovitosti, resp. výjimek.

Na druhou stranu, z teleologického výkladu ve smyslu příslušného ustanovení není důvod k tomu, aby se osvobození nevztahovalo i na tyto případy. Tím se zřejmě na počátku řídili úředníci Finanční správy, když lidem sdělovali, že z nabytí bytů v rodinných domech daň odvádět nemusí.